Děkuji. Pokud nikdo další, obecnou rozpravu končím. Já tedy pro záznam přebírám předsedání a prosím pana místopředsedu, aby přednesl s přednostním právem svoji poznámku. Děkuji. Vážený pane předsedající, členové vlády, paní a pánové, dovolím si tady již potřetí navrhnout Poslanecké sněmovně zřízení stálé komise pro Ústavu České republiky a dovolím si krátké odůvodnění.

Ta první změna tenkrát proběhla, když jsme dobu pro zadržení Policií České republiky měnili z 24 hodin na 48, protože všichni uznali, že za 24 hodin to policie prostě stihnout nemůže. Byl to návrh, který byl onou salámovou metodou, ale byl nutný, protože to ohrožovalo fungování konkrétního orgánu státu. Potom už to bylo složitější a největší změna prošla ve chvíli, kdy se rozhodlo o přímé volbě prezidenta.

Ústavněprávní výbor měl zatraceně těžkou situaci, protože jako garanční výbor projednával řadu návrhů zákonů a tu, řekl bych, promiňte mi, teoretickou dlouhodobou práci nemohl zvládat při náporu těch zákonů a norem, které jím probíhaly.

Řada kolegů potom na konci sedmého volebního období přijala myšlenku, že to byla naše chyba. A já bych rád, abychom tuto chybu v osmém volebním období neopakovali, a proto navrhuji zřízení stálé komise pro Ústavu České republiky.

Navrhuji komisi ustavit 18člennou a na principu parity, nikoliv poměrného zastoupení, protože tady nejde o něco, co by mělo platit jedno volební období. Každá politická strana by tam měla dva zástupce. Myslím si, že pro práci komise, pro informovanost členů jednotlivých klubů by to samozřejmě bylo výhodné, protože by mohly svým způsobem jednat a informovat své kluby o diskusi, která na té komisi probíhala. Myslím si, že by to bylo nejen vhodné, ale bylo by to i důležité pro to, abychom nepřijímali potom zbrkle některé věci, které jsou přímo účelové, ať už jde o změny, které se tady tradovaly v minulém volebním období, anebo ty, které opravdu po té teoretické diskusi právě k tomu 25letému výročí platnosti Ústavy přijali jak politici, tak odborníci, ale i ústavní právníci, kteří pracují v České republice. A ta jedna změna je nabíledni, to je to stejné jmenování předsedy a místopředsedů Nejvyššího soudu a Nejvyššího správního soudu, kde je ta, řekl bych, rozdílnost v ústavním textu, kterou si nikdo nepřejeme, jistě bychom ji rádi udělali, ale je potřeba, aby se to prodiskutovalo, aby to mělo potom hladký průběh, abychom ty půtky, které vedeme o obyčejných zákonech, nepřenášeli do půtek o Ústavu České republiky, které bychom si měli všichni vážit. To není poznámka, to je procedurální návrh k tomu, abychom zřídili třetí stálou komisi Poslanecké sněmovny pro Ústavu České republiky tak, jak jsem řekl, s 18 členy na principu parity. Děkuji vám.

Takže to je tento návrh. Pokud tomu tak není, podrobnou rozpravu končím. Budeme hlasovat o usnesení, které přečtu.

Než nechám hlasovat o tomto návrhu na usnesení, ptám se, jestli chcete hlasovat jednotlivě nebo mohu nechat hlasovat o všech třech komisích najednou tak, jak jsem přečetl návrh na usnesení. Mohu nechat hlasovat najednou?

Kdo je proti? Děkuji vám. Návrh usnesení byl schválen. Děkuji vám.